Námitky proti mýtnému tendru jako takovému tady rozhodnutím Nejvyššího správního soudu v letošním září definitivně neuspěl. A spor o neplatnost mýtné smlouvy, tady mu dal Krajský soud v Brně letos pravomocně dvakrát za pravdu a zároveň přinutil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konat.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže to ovšem mohl udělat už v první instanci a to, že se tak nestalo, je evidentně důkazem toho, že pro to nemá dostatečně silné právní a ekonomické argumenty. Česká republika totiž disponuje funkčním mýtným systémem a do doby nového tendru by mohl zase pokračovat stávající provozovatel.

Takže jestli vám i po tom všem, co jsem řekl, přijde vše v pořádku, tak já si to rozhodně nemyslím. Abych nemusel vystupovat ještě s faktickou poznámkou, tak si dovolím pár reakcí na vystoupení pana ministra. Jak už jsem řekl, stávající systém a jeho další provozování byl znevýhodněn právě tím, že došlo ke zpoplatnění silnic I. třídy, takže to, že nedošla žádná nabídka, která by hovořila o dalším provozování mýtných bran, je naprosto logické. To, že Ministerstvo dopravy nesouhlasí s názorem soudů, tomu já samozřejmě věřím, ale ty soudy mají v tomto směru konečné slovo, a přestože názor Ministerstva dopravy může být jakýkoliv, nic to nezmění na faktu, že Krajský soud v Brně rozhodl, jak rozhodl, a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže musí konat. Ministerstvo nebude dobrovolně poskytovat náhradu, tady zaznělo z úst pana ministra.

Já chci v závěru říct, že bych přál České republice, aby nic z toho, co jsem tady dnes řekl, nenastalo. Ti, kteří to kdysi zadávali, měli u toho trošku přemýšlet. Děkuji za pozornost. Děkuji.

S přednostním právem pan ministr. Rozhodnutí Ministerstva dopravy o tom, že se nebude dále v jednacím řízení jednat, nebylo nijak překvapivé. Ministerstvo dopravy v té době bylo s nabídkami věcně spokojeno, rozhodlo se realizovat časovou úsporu a takto následně uzavřelo smlouvu.

V rozpravě vystoupí paní poslankyně Matušovská, připraví se pan poslanec Dolínek. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, o tomto problému jsme už několikrát jednali na kontrolním výboru, a to už od roku 2014 jednáme pravidelně každý čtvrtrok, kdy Ministerstvo dopravy předkládá informace o průběhu výběrového řízení na dodavatele a provozovatele mýtného systému. V současnosti to vlastně bude každý měsíc, jsme si schválili.

Ministerstvo dopravy potvrdilo, že proti němu podá rozklad.

Dopravci, kteří si musejí pořizovat nové palubní jednotky a z důvodu těchto alarmujících informací se do toho moc nehrnou.

Zde je tedy také třeba zmínka o další pohádce v kontextu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kdy místo aby bylo zrušeno plnění smlouvy okamžitě a pokračovalo se na přechodnou dobu stávajícím systémem, tak zavedeme na rok nový systém a potom co? Další experiment? Opravdu věříte, pane ministře, že bude řešeno nové výběrové řízení za služby? Je nutné zmínit, že nemile tohle dopadne na dopravce, ale hlavně ta nejistota může dopadnout v důsledku kolapsu celého systému včetně výpadku státního rozpočtu.

Děkuji paní poslankyni a poprosil bych vážené kolegy a kolegyně, aby se uklidnili, protože ještě jsme neskončili. Takže když se budeme poslouchat, když se budeme poslouchat, nebudeme rušit, tak možná skončíme brzo.